Z pověření vlády prosím pana ministra životního prostředí a vicepremiéra Richarda Brabce. Děkuji za slovo.

Myslím, že všechny věci, které tady byly otevřeny, se tam diskutovaly. Já jenom krátce připomenu, že po prvním čtení a především po debatě v rámci výboru pro životní prostředí byla otevřena celá řada otázek, která se týkala registrace sbírek genetických zdrojů, kde byly vyjadřovány určité pochybnosti ohledně toho, proč, zda a případně jaké sbírky podléhají této registraci a jaké důsledky z toho plynou.

Není to tedy povinné.

Do registru může být tedy zařazena pouze ta sbírka, jež zavedla systém kontroly nad původem genetických zdrojů, které poskytne uživatelům, a může tak garantovat, že poskytované genetické zdroje byly získány v souladu s právními předpisy země jejich původu. Debata byla vedena také o domnělé retroaktivitě projednávaného návrhu. V tomto ohledu si vás dovolím informovat, že implementované nařízení, a tudíž i projednávaný návrh zákona se uplatní pouze ve vztahu k těm genetickým zdrojům, které byly získány až po vstupu Nagojského protokolu v platnost, tedy až po říjnu 2014.

Já bych zase chtěl jenom zdůraznit, že samotný návrh zákona je pouhým adaptačním právním předpisem a od této jeho povahy se odvíjí i ta formální podoba. Jak už jsem řekl, na základě projednávání zákona v prvním čtení byl uspořádán kulatý stůl, k němuž byli přizváni i zástupci vědecké obce, a diskuse s vědeckými pracovníky pak pokračovala na půdě Ministerstva životního prostředí. Troufám si konstatovat, že veškeré připomínky zástupců vědecké obce se podařilo vypořádat a hlavní nejasnosti vysvětlit. Také ve spolupráci s nimi byl připraven pozměňovací návrh, který v maximální možné míře snižuje administrativní zátěž uživatelů. Pozměňovací návrh byl předložen prostřednictvím pana poslance Zahradníka. Byl přijat výborem pro životní prostředí a ministerstvo samozřejmě tento pozměňovací návrh podporuje. Děkuji vám za pozornost. Také děkuji. Dále byl přikázán výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Prosím zpravodajku výboru pro životní prostředí paní poslankyni Balcarovou, aby nás informovala o projednání návrhu ve výboru a případně odůvodnila pozměňovací návrhy. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Pardon, paní poslankyně.